V odpovědi jsem oficiálně dostal seznam vybavení tohoto bytu, které zaplatil daňový poplatník a které si myslím, že je potřeba, když si o to pan ministr takto říká, abyste opravdu všichni věděli. To pravděpodobně i mluví. Protože to z peněz daňových poplatníků nevím, jestli to je správné.

A to ještě není všechno, protože v tom bytě proběhly stavební úpravy.

Protože já jsem se ptal v otázce č. 4, kolik finančních prostředků Ministerstvo zemědělství vynaložilo na jednotlivé byty.

Dále by mě zajímalo, protože existuje vnitřní směrnice Ministerstva zemědělství, která říká, že takovýto drobný materiál je třeba nakupovat cestou burzy, řeknu jakéhosi výjimečného malého výběrového řízení, tak aby se podařilo stlačit náklady nakupovaného materiálu co možná nejníž. Chci vědět, zda jste takovouto výjimku v případě vybavování tohoto bytu dal, či nedal. V případě, že jste ji dal, proč jste ji dal. Protože je zjevné, že jsou tady různé přístupy k vybavování takovýchto státních bytů, a myslím si, že není správné, aby se něco takového dělo. Byty se dají vybavit za velmi slušné peníze velmi slušně a nemusí se tady utrácet miliony korun na lednice za 50 tis. apod.

Děkuji za odpověď a za reakci na všechny mé otázky, pane ministře. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.

Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, s dovolením tedy odpovědi na vaše otázky.

Vy jste tady citoval kolektivní smlouvu, ve které je akcentována podpora ministerstva a zaměstnavatele ve vztahu k možnostem v případě zajištění bytu našim zaměstnancům.

Já bych připomněl, že k těm věcem, o kterých vy jste hovořil, tak ty stavební práce, které byly provedeny v tom bytě, byly provedeny na základě veřejné zakázky, do které se přihlásilo vícero firem, a zvítězila tato konkrétní podáním nejnižší nabídky.